Ministerstvo životního prostředí stanovuje technické podmínky realizace zakázky a termíny sanace.

Předpokládaný termín předložení dokumentace ke schválení Ministerstvu financí a Ministerstvu životního prostředí je listopad 2015.

Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře.

Děkuji panu ministrovi. Další interpelaci přednese pan poslanec Radim Holeček, kterého ale nevidím, tudíž jeho interpelace propadá, a pro velký úspěch si interpelaci zopakuje pan poslanec Michal Kučera, který bude interpelovat pana ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci evropsky významných lokalit. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Jak jistě víte, Česká republika má dluh v tomto doplnění, má dluh samozřejmě a povinnost vůči svým závazkům v Evropské unii.

To znamená, otázka je: V jakém termínu předložíte onen návrh na doplnění? Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové. Jak jste správně uvedl, skutečně je tady povinnost pro Českou republiku doplnit do konce roku 2015 nařízením vlády tyto evropsky významné lokality. V současné době dokončujeme vypořádávání připomínek. Není tajemstvím, že jsou tam samozřejmě sporné lokality, které vyvolávají poměrně kontroverzní reakce u řady resortů, a je to řekněme pět až šest lokalit týkajících se například Labe a dalších oblastí. V současné době jsme vlastně na konci vypořádávání připomínek na úrovni náměstků ministrů. Tento proces by měl být ukončen příští týden. Takže očekávám, že ten materiál předložíme do vlády do konce listopadu letošního roku. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.

Ano, takové ohrožení tady skutečně minimálně v teoretické rovině je.

Pevně věříme, že se nám podaří dohodnout s resorty takový kompromis, a koneckonců i s Evropskou komisí, který bude vyhovovat všem stranám.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Dokonce hrozí, že kvůli obstrukcím vůbec nedojde ke zvýšení zdanění hazardu. Dnes bylo rozhodnuto, že vaše ministerstvo urychleně připraví vládní návrh zákona, který vláda projedná a který tento poslanecký návrh nahradí.